Jedná se primárně z mého rezortu o Lesy České republiky, jedná se o Povodí. A pokud chceme, a myslím, že by to měla být společná vůle a cíl opozice i koalice, pokud nechceme přijít o finanční prostředky, které samozřejmě jsou generovány právě i díky tomu současnému systému, pokud nechceme výrazně zhoršit možnosti jednotlivých podniků, ať už to jsou Lesy, nebo Povodí, protože samozřejmě Česká národní banka není schopna poskytnout ty služby, které jsou potřebné. Uvedu jeden příklad za všechny. Pokud ty bankovní služby, týká se to například termínovaných vkladů, týká se to finančních operací, týká se to generování výnosů právě z těchto kont, tak to jsou ty důvody, které vedly pana ministra Jurečku k předložení tohoto návrhu.

Ale přece transparentní hospodaření a to, že to bude pod státní pokladnou, že Ministerstvo financí má o tom přehled, že to takto musí přejít na účty České národní banky, prostě nastat musí. Na neurčito! A já se zeptám čili národního podniku Budvar se to netýká? Určitě se to týká národního podniku Budvar. To znamená, že prostě tento argument já neberu, pane ministře. Prostě má to být pod Státní pokladnou, má to být na účtech České národní banky. Proto ten zákon tady Sněmovna schválila. Děkuji. A s přednostním právem se hlásí do rozpravy pan ministr Marian Jurečka.

A my říkáme ať je možnost, že to tady tyto podniky budou mít. To jsme dělali i v minulosti. Ale prostě Česká národní banka některé služby opravdu nenabízí. Děkuji. A opět se s přednostním právem hlásí paní předsedkyně. Prosím. Prostě nikdy já nevím, jaké je tam stanovisko Ministerstva financí? Já mám pocit, že jsem četla v materiále, že nedalo souhlasné stanovisko s tímto vaším pozměňovacím návrhem.

Jde o to, aby to bylo všechno na účtech České národní banky, aby to bylo ve Státní pokladně. Všechno ostatní, co tam není, tak si musí složitě Ministerstvo financí vyžádávat a je to velmi komplikované. Je zajímavé, že přicházíte s tím tady pouze u těch podniků, které máte v gesci. Děkuji.

U pana ministra vnitra, který je předkladatelem celého toho zákona, je to úplně obráceně. Já jsem ho tady vyzvala, jestli by nám mohl odpovědět, o kolik se bude navyšovat základní jmění České pošty, kde vezme ty finanční prostředky 4,5 miliardy, protože pokud se podívám, tak je vidět, že už ty finanční prostředky by tam měly přijít co nejdříve, tak kde je má tedy v rozpočtu na tento rok, nebo jestli přijde ještě s novelou zákona o státním rozpočtu. Zároveň když se dozvídáme, že tedy bude Česká pošta rozdělena na tu veřejnou a komerční část, kde se tedy vytvoří akciová společnost, do které se vloží jedna miliarda korun, a hovoří se o tom, že by tam měl vstoupit nějaký strategický partner, tak to jsou také takové zvláštní informace, které se dozvídáme, a nevíme o tom nic konkrétního. A opravdu by mě zajímalo, jakým způsobem tedy bude ta spolupráce s Úřadem práce, kde tedy vidím, že by si občané měli vyřizovat na České poště porodné, pohřebné, rodičovský příspěvek, příspěvek na dítě nebo příspěvek na bydlení. Já si to tedy opravdu moc nedokážu představit. A znovu říkám, že všichni víme, kdo přišel s Drábkovou sociální reformou, kdo to převedl na ty úřady práce. A opravdu mi připadá úplně nesmyslné to převádět na Českou poštu.

Děkuji. Pan ministr vnitra se hlásí s faktickou, ale nikdo není přihlášen, lze tedy využíti větší čas. Stačí faktická. Dobře, prosím. Dobrý den. Děkuji za slovo. Paní předsedající, dámy a pánové, vážená paní poslankyně, ve svém závěrečném slovu zodpovím veškeré vaše otázky. Děkuji.

Prosím, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo, paní předsedající. Pane ministře, já čekám na vaši odpověď.

Je červenec, máme před třetím čtením, to usnesení znělo, že než se seznámíme s tím transformačním plánem, tak pozastavíme třetí čtení.

Takže je před třetím čtením, myslím si, že na to vidíme oba dva stejně, takže já vás prosím, žádám vás, když jste tedy to usnesení zamítli, tak aspoň abyste nás s tím tady teď seznámil. Protože moc dobře víte, že pak už nikdo z nás reagovat nemůže, pokud ministr neotevře rozpravu. Takže vás prosím, a myslím si, že tak jako jste schopný rétor a umíte i krásně hovořit, že nám to tady hezky vysvětlíte. Děkuji. A dále se s faktickou poznámkou hlásí pan poslanec Patrik Nacher.